Prosím, pane poslanče, máte slovo. Pane předsedající, kolegyně, kolegové, pane Kalousku prostřednictvím pana předsedajícího, TOP 09 neměla svého zástupce v této vyšetřovací komisi? Měla, nebo neměla? Jak to že je podepsaný pod touto zprávou?

Zadruhé. Proč to trvalo 15 let?

Takže tady je řada neznámých.

Takže já se nedomnívám, že vyšetřovací komise byla zřízena ne v souladu s kompetencí. Argumenty byly jasné.

Děkuji za slovo. Tak já chci předně poděkovat panu kolegovi Kalouskovi za to, že se nebojí jít proti proudu. Proč proti proudu? A samozřejmě jak velká část médií, tak bohužel i našeho národa je celá šťastná, až zase možná někoho zavřou.

Já jsem původně advokát.

Ale protože je to od poslanců, od Poslanecké sněmovny, budou muset vymýšlet, jak napsat, že to nejde, aby pokud možno se toho případu po tolika letech zbavily.

Kdyby tady byl na začátek mého vystoupení, slyšel by, že nevystupuji s přednostním právem, protože nevystupuji s názorem poslaneckého klubu, ale výlučně se svým názorem. A kdybych byl jediný z dvou set, tak bych s tímto názorem vystoupil, protože jsem přesvědčen, že musí být vysloven.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý večer, dámy a pánové. Chtěl bych poděkovat členům komise za v absolutní většině případů korektní a nekonfliktní průběh vyšetřování a panu předsedovi za profesionální a nadstranické vedení v průběhu našich schůzí. Chtěl bych poděkovat i všem, kteří chod naší komise lidsky zajišťovali, ať již z řad zaměstnanců Poslanecké sněmovny, nebo Policie České republiky, i přizvaným znalcům.

Poslední poznámka na závěr mého vystoupení je takové malé varování.

Velmi bych si přál, aby nám nebylo v této budově ukradeno naše lithium a nemusela se zde jednoho dne zřizovat stejně efektivní, profesionální, nicméně ve finále bezzubá vyšetřovací komise v kauze lithium, která opět sice vše přesně popíše, nicméně to zlé již nevrátí zpět.

Děkuji za slovo. Zkusím teď shrnout některé výtky, které tady padly. Začal bych nejprve od pana ministra Zaorálka. Ale zpráva nikde neříká, že si můžou ty byty koupit, a nedej bože, že by si je mohli koupit za těch 40 tisíc korun.

Ale tím se soud nikdy nezabýval.

To však neznamená, že se nemohlo jednat o jeho nedbalost, protože on několikrát upozorňoval na to, že z časových důvodů nebude možné ocenit velkou část té společnosti.